Děkuji, pane ministře. Neeviduji nikoho dalšího, kdo by byl přihlášen do rozpravy.

Takže pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Vidím, že můžeme být s předloženým materiálem vcelku spokojeni, takže materiál doporučuji schválit. Pouze se přihlásím k návrhu usnesení, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Já vám děkuji, pane zpravodaji.

Další doprovodná usnesení nejsou pro naše usnesení podstatná.

Jestliže tomu tak není a nikdo se nehlásí dále do podrobné rozpravy, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Takže dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené usnesení tak, jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 145, přítomných poslankyň a poslanců 150, pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Končím projednání tohoto bodu. Dorazily ke mně další omluvenky, tak je přečtu.

A ještě bych vás chtěl informovat, tak jak včera proběhlo jednání organizačního výboru, že dnes po ukončení bodu Ústní interpelace budeme pokračovat v přerušené 24. schůzi Poslanecké sněmovny až do ukončení podrobné rozpravy. Budeme pokračovat dál v programu tak, jak jsme si ho schválili.